Vůbec celý systém já rozumím tomu exportu, protože vím, co to je export, ale ten systém, že exportér vlastně vybere toho klienta, český exportér, a ručí za to jenom 2,5 %, to já považuji za absurdní. Takže podle mého názoru Česká exportní banka potřebuje zásadně změnit. Stávající ředitel je nominant, tam ho doporučil pan Nečas. Ten samozřejmě za to asi nemůže, ale ta banka nemá žádnou strategii. Nikdo nekontroluje exportéry, kolik skutečně nakoupili českých surovin a proč jsme stavěli minihuť na Slovensku za 5 miliard a proč jsme nechtěli nějaké zásadní garance od těch exportérů. Měl by možná ručit podstatně více.

A samozřejmě je tam problém s těmi sklárnami, kde byl nějaký hloupý nápad prodávat pohledávky, a ta nabídka byla úplně směšná. Naštěstí se to zrušilo.

Proto je tam dneska 16 miliard nedobytných úvěrů. Je to samozřejmě garantováno EGAPem, ale já si myslím, že exportní banka musí zásadně změnit svou strategii a musí jasně definovat, komu ty peníze bude dávat.

Takže jenom tolik. Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Bendl s doplňující otázkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já s vámi v tomhle, pane místopředsedo vlády, velmi souhlasím. Máte k tomu řadu kompetencí a podobně. Otevřeme tu debatu, jak pomoci českým exportérům.

Děkuji panu poslanci.

A taky jsem investoval v Číně z vlastního miliardu.

Děkuji panu ministrovi.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Z vašeho sdělení ze dne 6. 3. tohoto roku vyplývá, že zadavatel smlouvu uzavřenou v rozporu se zákonem již nemůže ukončit, a tudíž nemůže realizovat nové výběrové řízení.

Vážená paní ministryně, byla tedy smlouva uzavřena, nebo nebyla? A bude, či nebude výběrové řízení opakováno? Děkuji panu poslanci a prosím paní ministryni spravedlnosti o její odpověď. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

Ten akt je neplatný, ukončené zadávací řízení již nelze zrušit. Systém etržiště zrušení veřejné zakázky zadavateli ani neumožňoval.

To znamená, v současné chvíli není možné realizovat nové zadávací řízení, neboť na základě uzavřené smlouvy je již plněno.

A samozřejmě že o tom informujeme i nadřízený soud, Krajský soud v Hradci Králové.